Jako druhý bod dnešní, jako další mimořádný bod na dnešní program schůze Poslanecké sněmovny bych chtěl navrhnout bod s názvem Česká republika je kvůli Fialově vládě jedinou zemí Evropské unie, která loni zvýšila státní dluh.

Evropská unie si plně zasluhuje přejmenování na dluhovou unii a není to vůbec nic jiného než dluhová unie.

Nově a nově takovéto půjčky si bral i Andrej Babiš ve vládě, nepřijatelné půjčky, a pak tady lhali všichni, že jsou to půjčky od Evropské unie, přitom jsou to půjčky za ručení České republiky a všechno je to na dluh, protože prostě Evropská unie nefunguje a je to opravdu šílený projekt z tohoto pohledu. Mimochodem, i ekonomové komentují konání Fialovy vlády. Budu citovat například ekonoma Lukáše Kovandu: